Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já zde uvádím vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti. Tento návrh především sjednocuje přístup k poskytování podpory v nezaměstnanosti u těch uchazečů, kterým zákon umožňuje a neumožňuje vykonávat takzvané nekolidující zaměstnání a zároveň pobírat či nepobírat souběžně podporu v nezaměstnanosti.

Tento návrh to sjednocuje. A je zde ještě několik dalších úprav, které všichni máte v podkladech. Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Jaroslav Zavadil, aby se ujal slova.

Já si sám říkám o to, aby to bylo přiděleno výboru pro sociální politiku, který by se měl zabývat právě těmi věcmi, které se týkají nekolidujícího zaměstnání, a hledat další možnosti, které se nabízejí. Děkuji panu zpravodaji a otvírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Beznosky. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Kolegyně, kolegové, ten úvod byl velmi stručný. Jsem rád, že pan předseda Zavadil sám navrhl, že pošleme tento zákon do výboru pro sociální politiku, protože k tomu mám alespoň tři připomínky, respektive ten zákon, návrh zákona přináší tři základní body, ke kterým bych se chtěl vyjádřit.

Tam je to opravdu dobře.

Co se týče druhého podstatného bodu, který nově zavádí možnost započítat dobu dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti do rozhodné doby pro schválení podpory v nezaměstnanosti za podmínky, že dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě 7 dnů, myslím si, že je to zatím jakoby aplikovatelné, ale do budoucna je to věc, která bude lehce zneužitelná. A to si myslím, že bude velké téma. Okruh těch osob, které by to zneužívaly, protože dneska podle statistik je to zhruba 400, tak by se podle mého názoru radikálně, ale opravdu radikálně zvýšil. Třetí podstatný bod, který ten návrh zákona opravuje, je úprava legislativního postavení státní příspěvkové organizace, Fondu dalšího vzdělávání, které dosud nebylo jednoznačně zakotveno. V překládaném návrhu je uvedeno, že možnost zřízení či zrušení státní příspěvkové organizace v zákoně o zaměstnanosti povede k vyloučení pochybností o jejich postavení a o vymezení oblasti, ve které bude oprávněna vykonávat svou činnost. To je věc, se kterou se ztotožnit dokážu a rozumím tomu. Čili za sebe říkám, že podpořím propuštění tohoto návrhu do druhého čtení a ve druhém čtení buďto přijde výborový návrh, pozměňovací návrh, který navrhnu na jednání výboru, anebo ho prostě navrhnu sám. Děkuji za pozornost. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Mám zde žádost o odhlášení, takže prosím všechny o novou registraci.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru pro sociální politiku. Děkuji panu zpravodaji i paní ministryni.